Doporučuji hlasovat o každém předsedovi zvlášť. Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se nově přihlásili.

Nejprve tedy budeme hlasovat o potvrzení předsedy výboru pro obranu.